Aniž bych hrál mediální divadlo, tak jsem se obracel na bývalé sociálně demokratické vedení města a žádal o vstřícnost při jednání o zvýšení piety tohoto místa.

Přestaňme zneužívat památku obětí k politickému divadlu. Zacházejme s touto památkou s úctou a věnujme přiměřené prostředky na její uctění.

Vážení kolegové, vážené poslankyně, vážení poslanci, závěrem vás chci všechny vyzvat k hlasování proti vydání našeho kolegy Miloslava Roznera. Děkuji vám za pozornost. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Černochová. A zatím jediná faktická poznámka, takže se připraví pan poslanec Rozner. Děkuji, pane místopředsedo. Takže mi dovolte, abych reagovala na slova pana předsedy poslaneckého klubu SPD Fialy já a nemuseli na ni reagovat sociální demokraté. S tím, co tady zaznělo, se já nemohu ztotožnit, protože mám úplně jinou zkušenost se sociálními demokraty.

Takže mi dovolte, abych se v rámci politické kultury na tomto místě zastala kolegů ze sociální demokracie, alespoň těch, které jsem já poznala na Praze 2.

Další faktická pan poslanec Marek Výborný. To je zatím poslední faktická. Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Já si dovolím vaším prostřednictvím reagovat na slova pana předsedy Fialy.

Ať to jsou vaši poslanci, členové, předseda. Protože vaše kroky a vaše výroky jsou naopak v příkrém rozporu s touto kulturou a s touto tradicí. Dále požádám o vystoupení paní poslance Radka Rozvorala a připraví se opět paní poslankyně Jana Černochová. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovolte mi, abych se za poslanecký klub SPD vyjádřil k žádosti Policie České republiky o vydání poslance Miloslava Roznera k trestnímu stíhání a k naší práci v mandátovém a imunitním výboru zabývající se touto problematikou.

Tuto zrůdnost odsuzujeme a vždy ji odsuzovat budeme. V nich se mimo jiné píše, že ačkoliv cikánský tábor v Letech vznikl v důsledku provádění nacistické rasové politiky, nelze jej považovat na rozdíl od Osvětimi za místo systematicky prováděné genocidy.

Na celém případu mě velice zaráží postoj dohledového městského zastupitelství, které se o celou věc začalo zajímat mimo jiné také na základě podnětu vrchního státního zastupitelství s příkazem k zahájení trestního stíhání poslance Roznera, a to i přesto, že byl celý případ policejním orgánem na základě historických znaleckých posudků, z nichž jsem citoval, odložen, s čímž souhlasilo dozorové Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4. Kolega Rozner dle policejního orgánu pouze využil svého základního práva na svobodu lidského projevu, přičemž svoboda politického projevu je těžištěm demokracie a k jejímu omezování či oklešťování může docházet jen u nejmarkantnějšího vybočení ze zákonem garantovaných práv. Policejní orgán měl za to, že nedošlo k tak závažnému porušení práva na svobodu projevu, a dále konstatoval, že výrok nemůže naplnit skutkovou podstatu trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy podle § 405 trestního zákoníku, tedy že šlo o úmyslný trestný čin. Neboť popírat lze pouze skutečnosti, u kterých byla prokázána historická správnost. U úmyslného popírání by se mohlo jednat o výroky, o jejichž nepravdivosti pachatel ví nebo je s jejich možnou nepravdivostí srozuměn, bez ohledu na to, že pro jiného je tato otázka naprosto zřejmá. Důležité je také dodat, že dle Ústavního soudu by mělo být trestné pouze hrubé popírání něčeho tak podlého, jež byla genocida, a pokud není, jedná se o svobodu slova. Dále existuje nález Nejvyššího soudu, který říká, že by se měl ve stejných kauzách udržovat stejný úřední postup.

Dle našeho názoru to bylo nehospodárné vynakládání finančních prostředků všech daňových poplatníků. Raději bychom tyto prostředky použili například na vzdělávání dětí. Výše vynaložené částky je v hrubém nepoměru k péči o jiná místa, kde za druhé světové války byli zcela prokazatelně vražděni a mučeni čeští vlastenci.

Na základě výše popsaných skutečností a toho, že se jednalo o verbální projev poslance na neveřejném jednání, na což mimo jiné poukazovala drtivá většina kolegů napříč politickým spektrem na jednání mandátového a imunitního výboru, doporučil jsem poslaneckému klubu SPD hlasovat proti vydání poslance Miloslava Roznera k trestnímu stíhání a stejně jsem hlasoval i na mandátovém a imunitním výboru.